Takže pojďme to hodnotit skutečně objektivně. Ať se udělají účty, ať se prostě složí účty, až se skutečně ta situace vyřeší.

Děkuji, pane ministře. Vaše vystoupení mě ale dostalo do velmi nepříjemné procesní situace.

Tím přerušuji i tuto schůzi naneurčito s tím, že vyzývám předsedy poslaneckých klubů, aby v úterý 5. května uzavřeli dohodu, kterou bychom potom realizovali tak, jak budeme pokračovat v této schůzi. Ano?